Co se týče výsledku antigenních testů, určitě to budeme dál sledovat.

Je to zatím akademická debata, ale zamysleme se nad tím, proč jsou ty antigenní testy ve školách, které se prováděly v pondělí, tak málo pozitivní.

Čili ty testy, které jsme dělali v pondělí, nám říkají, že doma nemají covid.

Takže to je další věc. Co se týče těch testů, tak o tom jsem tady mluvil.

Děkuji. Nejdříve jsou zde faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se vyjádřil tentokrát jako zdravotník.

Taky nás to štve.

Jestliže není kontakt, tak není přenos.

Protože znovu říkám, základní premisa je: Není kontakt, není přenos. A říkám to se vší vážností toho, že mně to taky vadí, jak to dlouho trvá, ale pokud to neustojíme, tak budeme řešit další a další vlnu, než bude celá republika oočkována. A ono se to netýká republiky, můžeme si něco dovézt, když budeme jezdit do zahraničí. Takže je to opravdu o tom přemýšlení. A jenom příklad: děti se scházejí, scházejí se v rodinách. Za poslední týden jsme přivezli do nemocnice tři podnapilé přes dvě promile. Děkuji. Nyní pan poslanec Feri, poté paní poslankyně Černochová, poté další faktické. Děkuji za slovo.

K panu ministrovi.

Vy jste to neřekl. Já jsem chtěl jenom jako aspoň rámcovou představu o tom, kdy tyto věci budou moci nastoupit. Nezlobte se na mě, ale to je naprosto ohlušující prázdnota toho vládního počínání, že vláda prostě nemá plán. Všechny vlády na západ mají plán, všechny, prostě vědí aspoň, co budou rozvolňovat. Vláda nemá žádný plán.

Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Jenom v reakci na pana ministra. Jednak bych mu chtěla poděkovat za to, že mi částečně odpověděl moje otázky, ale jenom vysvětlit těch 58 korun bez DPH je za antigenní test ze slin, který jsme nakoupili proto, protože školy nechtěly spoléhat jenom na ty z nosu, jak jsem popisovala, že řada rodičů se na nás obracela s touto prosbou, aby alespoň tato možnost byla.

Takže tohle vlastně vám i píše pan starosta Prahy 9, takže klidně můžeme dát i doporučení nebo můžu se s ním spojit a požádat ho, aby vám poslal konkrétní společnosti, které to pro ně dělají.

Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně, opravdu jen velmi rychle chci zareagovat na odpověď pana ministra zdravotnictví, protože on řekl, že tedy bohužel netuší návrat do praxí a do středních škol nebo tedy něco podobného.